Pak bychom hlasovali o druhé části, která je, že Poslanecká sněmovna souhlasí s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky.

Ptám se, zda někdo má námitku k navržené proceduře. Kolegy jsem přivolal. Kdo je pro navrženou proceduru?

Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

Jenom se ptám, zda mám všechny tyto body opět přečíst.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro předložené usnesení?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Ten první zní: Poslanecká sněmovna konstatuje, že řízení veřejných výdajů je nepřehledné především z důvodu nejednotnosti dílčích závěrečných účtů jednotlivých kapitol a žádá vládu k sjednocení podkladů v příštích letech.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh je: Poslanecká sněmovna upozorňuje, že chybějící manažerský pohled na veřejné výdaje podkopává důvěru v racionální řízení veřejných výdajů. Ptám se, kdo je pro.

Návrh nebyl přijat.